Bod 106, Dozorčí rada Vinařského fondu. Tak jak je, kolegyně, kolegové, zvykem, ty body budou postupně přerušeny, abyste se poté mohli odebrat do Státních aktů k provedení volby. I u tohoto bodu 106 budeme volit tajně, protože ani tato volba 11. prosince nebyla ze sta procent úspěšná. Bylo potřeba doplnit dozorčí radu o tři členy a bohužel v té první volbě jsme na podzim, nebo v závěru roku zvolili pouze jednoho člena, je to náš kolega poslanec Josef Vozdecký. Dnes tedy budeme volit dva členy, aby dozorčí rada byla naplněna. I v tomto případě volební komise standardně vyhlásila lhůtu a ve stanovené lhůtě obdržela následující nominace.

Volební komise přijala usnesení číslo 90, v něm navrhuje i tuto volbu provést tajně. Také toto usnesení včetně nominovaných jsme rozeslali na všechny poslanecké kluby včetně životopisů dvou nominovaných, kteří nejsou našimi poslaneckými kolegy, jsou to pánové Volařík a Pastorek. Nyní prosím, abyste, pane předsedo, otevřel rozpravu k navrženým kandidátům s tím, že volební komise tady navrhne volbu tajnou, a musíme o způsobu volby hlasovat. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí?

Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Volební komise navrhuje tajnou volbu. Musíme rozhodnout v hlasování, a to v hlasování 58, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu členů Dozorčí radu Vinařského fondu. Kdo je proti? Děkuji vám. Tajná volba byla schválena.